Děkuji.

Já děkuji za slovo, paní předsedající.

Ano, bude dlouhá, protože pan poslanec Michálek, prostřednictvím paní předsedající, načetl ve druhé minutě, kdy vlastně končila rozprava třetího čtení, takže na konci třetího čtení nebo té rozpravy, načetl Když tady nejsou, tak tady vítají lavice, vítají tady poslance, kteří tady nejsou, tak snad můžu odůvodnit svůj, nebo respektive svůj protinávrh, že jo? Já si myslím, že to není problém. A je to od pana poslance Michálka, prostřednictvím paní předsedající, velice nezodpovědné, protože my jsme nemohli ani dát návrh na zamítnutí, protože jste to načetl na konci! Děkuji.

Dovolte mi, abych svůj protinávrh také odůvodnila. Já si myslím, že pan předseda Cogan ho také odůvodňoval. Já si myslím, že my jsme tady skutečně svědky nové kultury, nové politické kultury. Prvé čtení 25 minut. Proč také ne? Ten zákon je nekonfliktní. Druhé čtení 25 minut. Zase proč ne?

Svůj přílepek naprosto protiústavní, naprosto namířený proti jedné osobě, neprojednaný, neodůvodněný. To je váš přístup. To je váš přístup. To je vaše pojetí parlamentní demokracie. Takže my jsme nemohli o tak zásadní věci vůbec mluvit, protože v tom třetí čtení a pak se nedivte a nepoučujte nás tady, pane předsedo Cogane, prostřednictvím paní místopředsedkyně, o tom, co má být jak řečeno ve třetím čtení, když my jsme nedostali šanci o tomto vašem protiústavním přílepku hovořit ani v prvním a v podstatě ani ve druhém čtení.

Také děkuji. Nyní budeme nejprve hlasovat o protinávrzích.

To budeme hlasovat samostatně, to znamená nejdříve hlasování.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat návrh pana předsedy Cogana, aby hlasování proběhlo 16. 6. 2023 v 11 hodin. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeny 153 poslankyně a poslanci, pro 86, proti 67. Návrh byl přijat. Nyní jenom oznamuji, že s náhradní kartou číslo 31 bude hlasovat pan poslanec Zlínský.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Kontrola hlasování, prosím.

Tak jestli můžeme pokračovat, paní předsedkyně?

Prosím, pane poslanče.

Jak to nejde?

Takže budeme tedy hlasovat o námitce k hlasování. Budeme hlasovat o tom, že budeme opakovat hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

To znamená, budeme nyní opakovat hlasování paní poslankyně Peštové na zkrácení jednací doby dvakrát 45 minut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 8, přihlášeno 155 poslankyň a poslanců, pro 69, proti 84.